Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o dobrovolnické službě.

Například nové právní formy právnických osob, které mají problém získat akreditaci a stávající akreditované organizace, nemohou plně využívat možnosti změny své právní formy. Děkuji vám za pozornost.